Myslím si, že takto komunikace nemá vypadat.

To už snad bylo tolikrát zmíněno, jak to dopadlo se školami a s ředitelským volnem a ministrem Plagou, že už to nemusím ani připomínat. My za nás nabízíme samozřejmě jako vždy, protože to děláme po celou dobu epidemie, odbornou pomoc, ať už v oblasti zdravotní, nebo ekonomické. Předkládáme vlastní návrhy a chceme být maximálně konstruktivní. Protože nám skutečně v tuto chvíli nejde o žádné politické body, ale jde nám o životy lidí, o jejich zdraví.

Buďte prosím, vládo, v tom aktivní. My v tom také jsme proaktivní a podáváme pomocnou ruku.

Prosím, buďte v tomto mnohem důslednější a aktivnější.

Ty odhady je samozřejmě složité udělat, ale prosím, zveřejňujte, maximálně zveřejňujte veškeré informace.

My se k nim nechceme otáčet zády a chceme, abyste s námi tyto věci komunikovali.

A závěrem chci, abychom dali lidem jistotu tak, jak jsme se snažili společnými silami vymyslet způsoby, aby mohli volit i lidé z izolace či v karanténě.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura.

A chtějí opět omezit životy našich občanů. Chtějí životy našich občanů omezit ekonomicky a sociálně. Rád bych na úvod zdůraznil, že pro hnutí SPD je na prvním místě ochrana životů a zdraví našich občanů. Problém ovšem je, že vláda evidentně netuší, zda to, co průběžně navrhuje za opatření, jestli je skutečně k něčemu potřeba. Kromě vyvolání paniky a další ekonomické a sociální frustrace lidí, kromě nějaké mediální předvolební kampaně, která má sdělit voličům před pátečními volbami: Dívejte se! Nasadíme všechny páky, jen abychom vám ukázali, že to řídíme i proti vaší vůli.

Čísla mrtvých jsou zkreslená, politici ho zneužívají. Konec citátu. Jeho tvrzení dnes potvrzují další odborníci. Čekali bychom proto, že když vláda hnutí ANO a ČSSD navrhuje vyhlášení nouzového stavu, kdy chce omezit životy našich občanů, tak že vláda předloží statistikami a fakty podloženou analýzu, která třeba řekne: COVID19 je nebezpečný, protože tolik a tolik lidí onemocnělo a tolik a tolik lidí zemřelo a hrozí, že jich zemře ještě více.

Tohle ovšem vláda nejen neudělala, ale ani se o to nepokusila. Jen chce vyhlásit nouzový stav, přičemž velké množství našich občanů má již nyní velké finanční a sociální potíže, protože jim klesly příjmy nebo přišli o práci. A zároveň vláda nejenže nenavrhuje účinnou podporu občanům, kteří jsou vládními opatřeními ekonomicky a sociálně postiženi, ale dokonce i odmítá konstruktivní návrhy a řešení ze strany SPD. My tady opakovaně navrhujeme, aby vláda změnila zákon o veřejných zakázkách, aby teď v krizi byly upřednostněny české firmy. Aby veřejné peníze, veřejné investice šly jenom do českých firem s českými vlastníky, které platí daně v České republice, zaměstnávají české zaměstnance a nevyvádějí dividendy do zahraničí.

My chceme udržet pracovní místa, aby se nepropouštělo.

Protože já nechápu, proč stát vybírá od živnostníků a malých a středních firem peníze za něco, co ti živnostníci vůbec nedostali proplaceno.

Dále jsme tady prosazovali za SPD paušální daň pro živnostníky. Prosazuji to tady sedm let.